To doufám, že ne. Ale znělo to jako ekonomické perpetuum mobile.

Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No, pane předsedo Jakobe, prostřednictvím pana místopředsedy, doporučuji vám stenozáznam mého projevu, opakování matka moudrosti, tam si to nastudujte pořádně, nebo stenozáznam mého úterního projevu, nebo si pusťte tiskovou konferenci naší stínové vlády, nebo se podívejte do médií, tam to máte podrobně. Takže já tady teď s vámi prostřednictvím pana místopředsedy nepovedu polemiku, protože evidentně jste ty věci, asi příliš byly řečeny na vás rychle. Takže to tady nebudeme teď rozebírat.

To jenom, to jsou dvě čísla, která jste tam říkal velmi nepřesně. A jinak skutečně polemiku teď s vámi prostřednictvím pana místopředsedy nepovedu. Evidentně sledujete naše sociální sítě, když jste použil moje teď aktuální video Perpetuum mobile, děkuji, toho si nesmírně vážím, že je sledujete.

To jsem jenom citovala vlastně jeho vyjádření v době, kdy se tady projednávalo zvýšení spotřební daně na naftu tento týden. A co jste tento týden projednávali?

My máme problém s protiústavním přílepkem, který je výsledkem stranické nenávisti Pirátské strany vůči našemu předsedovi. S tím máme problém. A vůči tomu budeme bojovat, byť bychom měli skončit u Ústavního soudu. To jsou vaše priority!

Proto musíte ustupovat vy, všechny strany, tady tomuto nenávistnému projevu Pirátské strany, proto, abyste udrželi svoji velmi vratkou pětikoalici. Já vám děkuji. Jestliže se nikdo nehlásí, v tom případě budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 66. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Slyším a eviduji žádost o odhlášení. Já tak učiním, všechny vás odhlásím. Požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Já počkám, až se počet přítomných v sále ustálí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh tohoto pořadu schůze? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.